A já znovu chci tady poděkovat panu ministru Válkovi, že podpoří pozměňovací zákon , aby diskuse se mohla více rozvinout.

Je to pracoviště, které má letitou tradici, a vede tam vlastně veškerou statistiku o vzdělávání zdravotnických profesí, takže toto my určitě podpoříme a podpoříme celou řadu i dalších změn, pokud budou dobře prodiskutovány.

To znamená, že Česká republika, co se týče kvalifikovanosti zdravotnických pracovníků, je na velmi vysoké úrovni. A pokud zasahujeme do tohoto zákona, je potřeba si ale říci, jaké dopady na zdravotní péči to bude mít. Možná že to byla jenom formální záležitost, ale my to přesně nevíme, a proto by bylo dobré, abychom to prodiskutovali a aby to v odůvodňující zprávě bylo.

Velmi děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Nyní mám zde přihlášku pana ministra Válka k faktické poznámce.

Děkuji, paní předsedající.

Děkuji, pane ministře. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Hendrych, připraví se paní poslankyně Pastuchová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

To je určitě dobrá věc, se kterou souhlasíme, myslím si, tady napříč Sněmovnou.

Stejně tak není možné zjistit, zdali daný uchazeč o humanitární dávku má více bankovních účtů než jeden, a to si myslím, že je poměrně významné úskalí toho, aby ta legislativní úprava, legislativní změna skutečně fungovala, aby v podstatě měla smysl. Věřím tomu, že se to do budoucna asi nějakým způsobem vyřešit dá, ale je to problém. Přijímáme právní úpravu a její vymahatelnost je momentálně, dalo by se říci, na bodě nula v téhle oblasti.

Poměrně překvapivé pro mě bylo na tom podvýboru pro IT a problematiku úřadu práce to, když jsem se opakovaně ptal, zdali se budou, či nebudou na úřad práce přijímat noví zaměstnanci pro tuto agendu, a bylo mi řečeno, že v současné době se o tom neuvažuje, neplánuje se to. A je otázka, zdali současná kapacita zaměstnanců úřadu práce, která je v podstatě poddimenzovaná, a zároveň nejsou ani obsazena všechna pracovní místa nebo zaměstnanecká místa, zdali to budou stíhat a jakým způsobem to budou stíhat.

A potom poslední otázka, poslední problematická záležitost v tomto smyslu je, že není stále ještě vyjasněno financování, odkud, z kterého závazného ukazatele, které konkrétní kapitoly státního rozpočtu bude tento nástroj v letošním roce financován. Pan ministr na výboru pro sociální politiku zmiňoval zmiňoval to i tady na plénu že je tato věc v řešení, že finanční zdroje se budou hledat, ale momentálně to vyjasněno stále ještě není.

Já vám děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nicméně na začátku dnešního jednání jsme si připomněli, že je to rok, co Rusko napadlo Ukrajinu, a je dobře, že Česká republika se postavila v této situaci na správnou stranu. Ta sice prokázala mimořádnou schopnost deklaratorní politiky, ale jen malou schopnost organizační nebo strategickou.